Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tím, že se zastropuje, to nebude o tom, že se ty finanční prostředky dostanou těm malým. Tím, že se to zastropuje, prostě české zemědělství přijde o rámec finančních prostředků a není to vůbec o tom, že ty peníze, které dnes čerpají velké firmy, se dostanou těm malým. A druhá záležitost. Jestli chodíte na venkov, tak jsou tam zemědělci malí a velcí.

Paní poslankyně, prosím. Já bych chtěla jenom upozornit na situaci, kdy projednáváme takovýto důležitý bod a není tu přítomen jak pan premiér, tak ani žádný ministr kromě paní Schillerové, ministryně financí, což je opravdu pozoruhodná situace, přičemž když si vzpomenu na včerejší situaci, kdy se kvůli panu premiérovi přerušilo jednání, tak mě to doslova fascinuje. Hnutí ANO, které se tady distancuje od názorů svých europoslanců, tu nemá ani ministry. Děkuji. Nyní vyzývám pana poslance Válka.

Tehdy byl ohrožen socialismus a komunismus a ty státy reagovaly, jak měly. Ono se jim to povedlo a komunismus a socialismus jsme dál měli.

Ale jinak naprosto souhlasím, je to trefné srovnání. Děkuji. Nyní se vrátíme do standardní obecné rozpravy, takže pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo, máme osm minut do přestávky. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že to, co máme na stole, tak především bychom se měli soustředit na návrh usnesení, a ne všichni tak učinili. Co je navrženo? Nikoliv schvalovat víceletý finanční rámec, ale schvalovat pozici vlády, tak jak průběžně vypadá. Takže považuji za rozumné se soustředit na toto, jestli jsme schopni tento aktuální stav pozice české vlády akceptovat a jestli jsme schopni přijmout usnesení, kde je nějaké doporučení a odmítnutí.